Z toho, co řekli, tak nic ohroženo nebylo. Smlouva je platná, systém je funkční, kontroly proběhly, proškolili jsme dva tisíce zaměstnanců. Když je smlouva platná, já jsem ji nečetl, je tam klauzule, že se to zaplatí, jenom když to budou evropské peníze? To asi hrozí.

Vytvořím problém, který neexistuje, a pak ho hlasitě vyřeším.

Dozvěděli jsme se ovšem, že za to může Nečasova vláda, protože to bylo podepsáno za ministra Jankovského asi sedm dnů před pádem vlády. Ale současně řekla, že je to platné, funkční, spolehlivé a že to garantuje.

Pan ministr Jankovský, nechci ho hájit, ale nebyl ve výběrové komisi.

Tak neříkejte, že za to může ministr, který tam neseděl. Pokud má pravdu paní ministryně, tak je to v pořádku, když je to funkční, platné, vyhovující.

Protože někdo vyvolal dojem obrovské krize, aby ji pak za deset dnů vyřešil. Já jsem o tom přesvědčený.

Takže to jsou moje otázky.

To mi na tom vadí.

V pořádku. Nevyřešila vůbec nic. Děkuji, pane poslanče, že jste mi ulehčil situaci.